Děkuji. Prosím. Moc děkuji.

Děkuji.

Ta navrhuje přenesení pravomoci rozhodovat o odvolání z Úřadu pro ochranu osobních údajů zpět na Kancelář prezidenta republiky. Jak jistě víte, nejen Hrad má dlouhodobé problémy se zveřejňováním informací. O to více mě zaráží troufalost Kanceláře prezidenta republiky si přisvojit pravomoc rozhodovat o svých rozhodnutích.

Pokud bych pominula excesy Hradu při poskytování, tedy spíše neposkytování informací, je pro mě nemyslitelné, aby v právním státě o odvolání rozhodoval tentýž orgán, který původní rozhodnutí vydal, a už vůbec se mi nelíbí v situaci, jeli představitelem tohoto orgánu pan Vratislav Mynář. Vážený pane ministře, jak hodnotíte poskytování informací ze strany Kanceláře prezidenta republiky? Je pro vás akceptovatelné, aby o odvolání proti rozhodnutí neposkytnout informace dle stošestky rozhodoval tentýž orgán? A jaké chystáte kroky vůči povinným subjektům, které jsou na základě vašeho rozhodnutí o odvolání povinny poskytovat informace, ale tuto povinnost ignorují? Děkuji za odpověď. Děkuji.

Na to upozornil i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Poukázal na to, že se zdravotnickými prostředky dle zákona by mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení. Ministerstvo vnitra dále patrně bez řádné zákonné opory poskytlo České poště osobní údaje lidí, kterým byly následně roušky zasílány, včetně jména, příjmení a adresy. Vážený pane ministře, má otázka je tedy prostá. Na základě jakého zákonného zmocnění předalo Ministerstvo vnitra České poště osobní údaje dotčených obyvatel?

Nezlobte se na mě, ale ta kauza vypadá tak, že levá neví, co dělá pravá, nikdo za nic neodpovídá a nikdo za nic nemůže. Na stát, respektive tuto vládu, to vrhá velmi špatné světlo.

Týká se to České pošty, takže doufám, že na příštích interpelacích budu mít tu příležitost.

Vážená paní ministryně, pro příští rok navrhlo vaše ministerstvo schodek státního rozpočtu ve výši 320 miliard korun. To podle Národní rozpočtové rady přesahuje rámec daný již rozvolněním zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Přitom široká řada expertů, ekonomů, ba dokonce i národní kontrolní úřad dlouhodobě upozorňují na neudržitelnost tohoto trendu veřejných financí a na neefektivní způsob hospodaření státu.

Konec citace. Ekonomové Komerční banky již v září minulého roku upozorňovali na to, že vládní hospodaření dosahuje za září nejhoršího výsledku od roku 2014. Současná vláda však tuto situaci neřeší.

Jak se stavíte k vyjádření ekonomů, že pouze krátkodobě záplatujeme rozpočet tak, abyste přežili do dalších voleb, a po vás může přijít potopa, na kterou doplatí každý daňový poplatník, každý běžný občan?

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, tím jsme projednali také stanovený pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.